Požádám pana poslance Miroslava Kalouska, který je připraven, a pana poslance Marka Bendu, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. A pana poslance Miroslava Kalouska žádám o uvedení tohoto tisku. Děkuji za slovo. Ano, ten tisk je skutečně velmi starý. Koneckonců já už také nejsem nejmladší, pane předsedající. Milá koaliční většino, dnes je pro nás významný den, protože po třech letech, kdy jsme tento návrh zákona předložili, jste se rozhodli zařadit ho na program Poslanecké sněmovny do prvního čtení.

V tom případě mi nezbývá než mu poděkovat. Pan zpravodaj nemusel plnit žádný úkol, protože je návrh stažen, a tím pádem je projednávání tisku 166 ukončeno.